Návrh na vyřazení bodu z programu my nepodpoříme. Tím se to nevyřeší.

Ze dvou důvodů. Myslím, že tato vláda chce zavést zákon o obecném referendu. My jsme proti. Tak ta vaše slova, pane předsedo Miholo, pak nekorespondují s vaší snahou zavést obecné referendum. Nebude to na nás.

To za prvé. Nic víc, nic míň. Ale třetí týden probíhá tato schůze. Včera milostivě dostaly čtyři opoziční strany 90 minut a už jsem šestkrát slyšel, jak jste byli velkorysí. Tak to si nechte, těch 90 minut. Fakt. Já za chvilku, až budou důchody, navrhnu přerušení schůze do okamžiku přítomnosti pana ministra financí, protože to má bezesporu velké rozpočtové dopady. No my bychom taky rádi dělali kampaň. Tak se domluvme, že ve variabilním týdnu budeme dělat kampaň, nebudeme v Poslanecké sněmovně a budeme mít všichni stejné podmínky mluvit s voliči.

Můžete je zamítat, na to máte plné právo, máte většinu. Nebudeme se vás muset doprošovat a my to dělat nebudeme o nějaké mikrookénko 90 minut za tři týdny. Byly dva interpelační čtvrtky a podívejte se na seznam omluvených ministrů! Teď pominu vaše jak bych to řekl slušně?

Máte doplňující dotaz? Ano, mám.

A tomu vy říkáte prostor pro opozici. Pan předseda Kováčik. Děkuji za slovo. Paní a pánové, jak jsem tady vícekrát už řekl, leccos pamatuji, a tak se musím tentokrát jemně zastat vládních poslanců. S těmi interpelacemi, jak to tady znělo v tom posledním příspěvku, přátelé, oni se doopravdy měli v minulosti kde naučit této praxi, kde ji odkoukat.

Paní a pánové, já mám návrh. Pojďme k věci, kterou máme dnes naplánovanou, a pokud se nebude slyšet na výzvy, které tady zněly, jako např. od pana kolegy Stanjury, že od příště se pojďme zabývat věcmi, tak jak sem přicházejí postupně a tak podobně, pak opakuji, že se dohodneme a že budeme pravidelně víceméně sázet návrhy na mimořádnou schůzi na opoziční návrhy. Jinak pan předseda vlády hlasuje s kartou číslo 15. Prosím. Děkuji za informaci. Vaším prostřednictvím, pane předsedající, k panu předsedovi Miholovi. Slibuji věrnost České republice, slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svoji čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Vy jste označil náš návrh opět za nesmysl a hloupost. Referendum není nesmysl, protože když se podíváte, jaká je dnes nálada ve společnosti a kolik lidí si přeje vystoupení z Evropské unie, tak si myslím, že označit náš návrh za nesmysl a hloupost je slušně řečeno drzost. Kašlete na lidi, pane předsedo, kteří říkají: nechceme být a bojíme se, protože bohužel kroky, které dělá Evropská unie, jsou cestou do pekla.

Nebo třeba budou souhlasit, ale je to na nich, je to jejich hlas. My pouze chceme, aby byla možnost, abyste se vy měli možnost vyjádřit, zdali si přejete, aby tento legitimní nástroj naši občané měli. To je vše.

Jsou zde dva návrhy, které jsou hlasovatelné.

Je tomu tak?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Ještě pan předseda Kováčik. Pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, právě jsme se dopustili poměrně precedentního hlasování. My jsme rozhodli ještě předtím, než se o tom bodu vůbec začalo mluvit, že ho prostě a jednoduše vyhodíme, protože, jak někdo tvrdil, je nesmyslný atd. atd. Já si mohu myslet o mnoha bodech, o mnoha tématech, o mnoha návrzích, které sem přicházejí, že jsou nesmyslné, ale od toho jsme parlament, abychom je řádně projednali, případně přijali, případně pozměnili, případně zamítli. Ale vypořádat se s bodem tím, že ho prostě vyhodíme, podotýkám bez dohody, s politickým podtextem, je silové řešení, které není v parlamentní demokracii vůbec dobré.